Děkuji. A s přednostním právem se nyní přihlásil pan předseda Sněmovny Radek Vondráček, po něm vystoupí pan poslanec Feri, tak jak jsem ho už ohlásil. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Já pouze procesní návrh, o kterém není třeba hlasovat.

Děkuji, pane předsedo. Ten návrh akceptuji, mám v úmyslu takto postupovat, budeme hlasovat orientačně potom o těch třech návrzích a ten, který bude mít nejvíc hlasů, tak ho potom budeme hlasovat jako první.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

To se všechno rozjede? Děkuji za odpověď. Děkuji. Nyní s přednostními právy, ale současně přihlášení do rozpravy, pan předseda Bartoš, po něm pan předseda Kalousek. Tak pan předseda Kalousek má přednost. Tak nakonec to bude tak, jak jsem vás vyzval původně. Já bych chtěl jenom připomenout, já jsem avizoval ještě před zahájením tohoto bodu, že budu načítat usnesení. Tady zaznělo, že plán má virus, nebo co jsem slyšel. Každopádně ty jednotlivé termíny kromě jakýchsi nástinů křivky a její zploštění, které zde popisoval pan ministr Hamáček, nezazněly. Já bych proto tady načetl usnesení. To usnesení mělo původně čtyři body, my jsme po dohodě s panem předsedou klubu KDUČSL Bartoškem doplnili po dohodě...

Návrh doprovodného usnesení jsme tedy doplnili o dva další body, které si myslím, že jsou důležité. A ten návrh zní: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu, aby do 20. dubna 2020 seznámila veřejnost s konkrétním plánem vlády pro zvládnutí pandemie koronaviru a jejích důsledků v České republice, který zohlední různé scénáře, bude obsahovat alespoň následující srozumitelné informace, podle kterých se občané, firmy a organizace můžou zachovat: a) transparentní plán pro aktuální a dlouhodobé zásobování a distribuci ochranných pomůcek do zdravotních, sociálních a jiných zařízení, včetně konkrétních informací o zapojení českých firem;

a nově tedy rozšířeno o e) představení aktualizovaného plánu legislativních změn v tomto období; a g) upřesnění režimů na hraničních přechodech se sousedními státy s návrhem výjimek umožňujících nutnou hospodářskou, vědeckou a výzkumnou spolupráci a spolupráci v oblasti vzdělávání. Toto je celé usnesení. Ano, děkuji, mám zaznamenáno. Už je to návrh jednoho doprovodného usnesení, toto je druhé. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já jenom shrnu odpovědi, které jsme slyšeli.

Ani jeden člen vlády neřekl odpověď na otázku, na co ten nouzový stav potřebujete.

Nemůžeme podpořit ani jeden ze tří návrhů, které leží na stole.

Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne, milé kolegyně, kolegové. Já budu opravdu velmi stručný, to hlavní za nás řekl kolega Vítek Kaňkovský. Ale přece jenom využívám toho, že tady teď sedí i člen vlády, pan ministr zdravotnictví. Já dostávám spoustu otázek od podnikatelů, ale i od občanů na jednu důležitou věc.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych si dovolil připomenout to, čím začal předseda vlády ve svém projevu, a to že žádná vláda na světě nebyla schopna zabezpečit roušky. Já nechci, aby to vyznělo nějak kriticky, já myslím, že jsme udělali spoustu dobrých kroků v rámci těch posledních dnů, trošku jsme zanedbali prevenci, možná trošku hodně, když se podívám na pana ministra zdravotnictví, ale pojďme se podívat na ty, kteří to opravdu dělají dobře. Já si myslím, že to je příklad, který je nosný.